Pokud byste na ty kaverny pustili auta, tak to by byl teprve hazard na té dálnici D1. To jsme prostě udělat nemohli. A my jsme to velmi zvažovali. Já jsem tlačil na ŘSD, ať je tam plnohodnotný profil, ale takové riziko, že nám tam propadne kamion nebo se tam něco stane, to bylo riziko, které bylo neúnosné.

Já nechci nikoho kritizovat, ale pojďme se tedy bavit o všech opatřeních a ta opatření jsou komplexní a nejsou to jenom opatření, která může dělat Ministerstvo dopravy. A třetí věc.

Takže jenom chci říct jednu věc. Já beru každou kritiku a věci, které jsme mohli udělat lépe, a pojďme se o tom bavit. Ale říct, že jsme mohli reagovat jinak? Já bych velmi rád, jenom bych potřeboval poradit, jak to udělat v rámci zákona o veřejných zakázkách a v rámci smlouvy, která je podepsána. Jsou to prostě dokumenty a v této věci, všichni to většinou dobře znáte, kdo něco stavíte anebo stavíte v obcích nebo ve veřejné sféře, prostě vy jste veřejná správa anebo jste stát, kdy musíte dodržovat zákony, kdežto ten dodavatel už na tom tak drsně není.

Já jsem měl na mysli ta opatření, ke kterým došlo právě po té kalamitě.

A to jsem měl na mysli.

Ale skutečně pojďme se bavit o těch následných opatřeních, a hlavně, ať mají možnost i další kolegové. Prosím, máte slovo. Pokračuje se? Vážený pane předsedající, členové vlády, poslankyně, poslanci, tématem dnešního večera je situace na dálnici D1.

Pardon, já se omlouvám. Prosím, můžete, pane poslanče. Případ D1 je totiž jen pomyslná špička ledovce. Jde o projev daleko větších a hlavně dlouholetých strukturálních problémů, které, a to je potřeba objektivně říct, nezpůsobil ministr Ťok. Za celou dobu svého působení na MD nicméně ani nepřispěl k jejich řešení.

Kritická situace, která kulminovala v ranních hodinách ve čtvrtek 13. 12. 2018, kdy řidiči zůstali na dálnici, resp. v té chvíli spíše parkovišti D1, uvězněni i na 14 hodin, byla důsledkem kombinace chronicky neřešených problémů. Jejich společným jmenovatelem je manažerská neschopnost či neochota zlepšovat se tam, kde selháváme. Stát se během výstavby dopravní infrastruktury totiž potýká s problémy ve všech fázích projektového řízení.

Zadavatel na začátku projektu musí investovat do skutečně robustní a neprůstřelné projektové přípravy a její oponentury včetně jasně daných mechanismů kontroly průběhu a plnění stavby. To, co ministerstvo dělá dnes, by se dalo charakterizovat slovy: chceme jezdit levně a rychle, ať to stojí, co to stojí, a ať to trvá jakkoliv dlouho. Problémy však nemáme zdaleka jen v oblasti výstavby dopravní infrastruktury. Vzpomeňte, kolik veřejných soutěží bylo úspěšně napadeno, kolik projektů skončilo fiaskem kvůli hloupým procesním chybám.

To bohužel platí i pro tuto vládu. Plácáme se pořád dokola v novelách novel a dílčích úpravách. To, co přichází z Ministerstva dopravy, neřeší příčiny této chronické nemoci, ale pouze její symptomy. Někdy ani to ne. Slevy na jízdném strukturální problémy investiční výstavby nevyřeší. Nový mýtný systém, podaříli se jej někdy vysoutěžit, strukturální problémy investiční výstavby nevyřeší.

Ponechejme stranou, že zadávací podmínky poptávají výrazně zredukovaný objem služeb oproti současnosti, takže o úspoře nemůže být příliš řeč, a zaměřme se na to, kolik lidského úsilí a financí Ministerstvo dopravy muselo na tuto soutěž vynaložit, kolik měsíců již úředníci na Ministerstvu dopravy tráví komunikací se zadavateli, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, neustále si píší o tom, kdo co na jaký flash disk nahrál. Úžasně produktivně vynaložené zdroje, neníliž pravda! Nebýt těchto nesmyslů, mohlo ministerstvo například věnovat úsilí tvorbě zákona o liniových stavbách. Ano, toho zákona, který mělo vládní hnutí ANO v programu. Za jeden rok v úřadě bývalý ministr dopravy za ANO Prachař dokonce zadal zpracování věcného záměru k tomuto zákonu. K realizaci se ale již nedostal. Po nástupu současného ministra šla celá tato iniciativa k ledu a kromě pěkného věcného záměru nemáme téměř nic.

Místo toho chystáme vyměnit jednu náplast za druhou. Další, tentokrát vládní novela čtyřistašestnáctky je už na světě a brzy doteče do Sněmovny. Není.